Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, bylo řečeno, že věda je priorita. Mám tady pouze dvě minuty.

A já tedy si dovolím říct pouze úplně dva naprosto základní principy. A věda podobně jako špičkový sport se nedá dělat bez cizinců. Pokud my brutálně nebudeme hodnotit výzkumné organizace podle počtu zahraničních pracovníků, a to i na vedoucích místech, nemáme šanci pohnout výzkumem dopředu.

Děkuji.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji za dodržení času. Zatím faktické poznámky. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já už tedy dneska vystupuji popáté, ale dovolím si zmínit jenom jednu věc. Vzhledem k vystoupení paní ministryně, tam zaznělo, že nebo tak jsem to já pochopil, že se nám nějakým způsobem vlastně rozpadá postupně ten globalizovaný svět. Já bych to vypíchl, tuto myšlenku, a měli bychom si uvědomit, že to nebude vůbec jednoduchý proces, a měli bychom to domýšlet do důsledků, co to bude znamenat pro nás, jaké výroby se budou muset zpátky do České republiky, případně do Evropy, a jak se na to připravit. Tak já jsem chtěl jenom zmínit tady tohle, že to považuji za nesmírně důležité. Děkuji za pozornost.

Chtěla bych říci, že hovořit v případě vědy a výzkumu o politickém diktátu ve chvíli, kdy tam máme mnoho velmi autonomních a suverénních aktérů, jako je Akademie věd a vysoké školy, opravdu není podle mě namístě. Musíme ty věci řešit ve spolupráci. Chápu, že například účast kvalitních zahraničních pracovníků může být jedním z indikátorů kvality pracoviště, ale bála bych se opravdu jenom říci více zahraničních pracovníků vyšší kvalita.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, jsem rád, že zrovna předsedáte, protože než začnu svůj projev, tak se samozřejmě chci věnovat této situaci, kterou tady vidíme kolem sebe. Vážená vládní koalice, vy jste ze schůze o nedůvěře vládě udělali frašku.

Za mnou sedí jeden ministr , jestli se nemýlím, ten, který si vytáhl nejkratší sirku. Má tady nějaký ministr službu, protože tady je povinnost nějakého ministra, aby tady seděl.

Ještě jednu důležitou věc. Vy, pánové z koalice, a dámy, pardon, vy, demokrati z demokratických stran, jste včera ani neotevřeli rozpravu, aby na ty projevy ministrů, jak je všecko úžasné, krásné, skvělé, prostě nemohl nikdo reagovat. To je fraška! Ale my si na to počkáme, paní předsedající. Vy jste to udělali záměrně tak, já jsem se do té diskuse přihlašoval to je můj osobní pohled na to já jsem se do té diskuse přihlašoval už před možná deseti dny prostřednictvím své asistentky. Samozřejmě jsem byl první včetně Tomio Okamury přihlášený k té diskusi.